Takže děkuji za pozornost. A určitě se tady najde celá řada nápadů, jak to udělat jinak. Ale já věřím, že takto to splní účel, který od toho očekáváme. Já vám také děkuji, pane ministře.

Mám tady dvě faktické poznámky, které vymažu, protože nebyla ještě předtím otevřena všeobecná rozprava. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, paní ministryně, členové vlády, kolegyně, kolegové.

Oni slouží mimo zákoník práce, oni se starají o to, aby to vůbec nějak fungovalo.

To potom všechno končí.

Teď slyšíme nově:

I ostatní města v České republice tvoří několik katastrů.

Není to šťastné!